Úvodní představu, že příchod EET narovná podnikatelské prostředí, lze s odstupem času hodnotit jako přinejmenším naivní. Finanční správa uvedla, že počáteční náklady na zavedení evidence činily zhruba 370 milionů korun a průběžné náklady činily zhruba 308 milionů korun ročně. Na podhodnocení takto vyjádřených nákladů upozornil v minulosti i Nejvyšší kontrolní úřad. Před spuštěním elektronické evidence tržeb Andrej Babiš, tehdejší ministr financí, sliboval, že provoz EET vyjde na 250 milionů korun ročně.

Pořizovací náklady nakonec podle Ministerstva financí činily 366 milionů korun.

Náklady na zajištění technických aspektů se pohybují v rozsahu 80 až 100 milionů korun ročně, mzdové náklady Finanční správy cirka 306 milionů korun ročně, ostatní náklady, to znamená kontrolní činnost, cirka 4 miliony korun ročně, celkem tedy přibližně 410 milionů korun ročně za Finanční správu.

Tak jako lze jen těžko určit dopady EET na výnos státního rozpočtu, lze také jen těžko odhadnout dopad zrušení EET na výnosy státního rozpočtu. Očekávat rozkvět šedé ekonomiky a rozklad podnikatelského prostředí je naprosto mimo realitu.

Tyto náklady však generovaly nejistý výsledek, a spíše než aby narovnávaly podnikatelské prostředí, rozdělovaly společnost. Proto zrušení EET podpoříme. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Dobrý den, děkuji za slovo.

Tady prostě hledá čísla, jak to doloží, jak je to zbytečné a jak je to špatné.